Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jsem vystupovat nechtěla, ani reagovat, ale chtěla jsem říct, že ti lidé, to není, že bychom my tuto informaci jako nějak pouštěli o základnách do toho prostoru mediálního, ale já jsem zaznamenala, že třeba i celá řada právníků se k tomu vyjadřovala, konkrétně třeba pan doktor Dostál, a upozorňoval v té smlouvě na články, že samozřejmě ty prostory a objekty, které americké straně poskytneme, že tam mohou být provedeny stavební úpravy a oni tam mohou skladovat zbraně.

Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Děkuju.

Tak dovolte mi, abych vám to ještě jednou vysvětlila.

DCA upravuje i ty oblasti, kterým se NATO SOFA nevěnuje, právní postavení dodavatelů amerických ozbrojených sil, ochrana životního prostředí.

Proto tedy teď bych doplnila, že NATO SOFA obsahuje v článku 2 pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně obecný zákaz činností neslučitelných s duchem dohody, zvlášť politické činnosti v přijímajícím státě. To je odpověď na vaši otázku.

Tady bych ještě ráda doplnila ty vaše dotazy k těm zbraním hromadného ničení. Ne, DCA nepovede k rozmístění jakýkoli zbraní hromadného ničení na území České republiky. Rozmístění jaderných zbraní USA v Evropě je v souladu s jadernou politikou NATO dlouhodobě etablované již od té éry studené války a rozhodně se nepředpokládá, že by se na něm cokoliv měnilo.

Takže tady opravdu se něčeho takového ani vy, ani kolegové z SPD a hlavně ani občané České republiky nemusíme obávat. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.